A jako první je v rozpravě přihlášen pan poslanec Bohuslav Svoboda, kterého bych také požádal, aby se stal zpravodajem.

Tak snad, prosím, máte slovo.

Vyzývám zejména levou část sálu, aby zvážila přesunutí svého hovoru někam jinam.

Já v této situaci mám velmi složitou situaci.

Jako lékař samozřejmě vnímám situaci, ve které žijeme.

Proto mé rozhodování je skutečně řízeno velmi zásadními, zásadními otázkami z obou dvou aspektů.

On to skutečně fíkový list je, protože my to vlastně nepotřebujeme. Nepotřebujeme to proto, protože čísla, která mám k dispozici o mobilitě občanů neříkají, že jsme tím tu mobilitu nějakým zásadním způsobem zastavili. Já bych položil otázku panu ministrovi, kterého si velmi vážím za to, jak dokáže držet svůj odborný statement a bojovat proti všem.

Proto by mě zajímalo, jestli jsou tato fakta zpracována, protože zpracování takovýchto údajů je velmi složité, vyžaduje velmi složitou analýzu a prakticky jenom ta ostravská skupina je schopna to udělat, protože má tak výkonný počítač, aby to dokázala udělat. A já bych chtěl vědět, jestli celorepublikové omezení pohybu znamená, že to je omezení, které ovlivňuje vývoj. Vím, jak to uzavření vypadalo, a vím, že ten zákrok je někde jinde, ne v tom pohybu, ale v tom, co ti lidé jako takoví dělají.

A to je situace, ve které jsme dneska my.

Někdy nám říká, že komunisté... mají jiný názor na peníze pro Ministerstvo obrany nebo že mají jiný názor na Dukovany. To je nepřípustné. ... a příkazů, které jsou nefunkční. Děkuji, děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.